Děkuji za slovo.

Já se vás chci zeptat, když budete navrhovat odvolání paní předsedkyně, jestli do toho zahrnete i dva místopředsedy, vůči kterým byla v minulém týdnu schválena většinou Poslanecké sněmovny výtka proti vedení schůze, nebo půjdete čistě jenom po koaličních představitelích Sněmovny, nebo jestli budete spravedlivá a uznáte, že vaši dva kolegové z vašeho klubu byli... i vůči nim byla odhlasována výtka.

Pane předsedo, vzpomínám si, pandemický zákon, který jste rovněž napadl u Ústavního soudu.

Ústavní soud tuto žalobu shodil. Vaše reakce nula, ani slovo omluvy. Tak jenom chci říct, že podle mého názoru dopadnete stejně i v tomto případě, jenom jsem zvědavý, jestli znovu budete takový chlap v uvozovkách, že se omluvíte, nebo nikoliv.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Naopak bych řekla, že můj kolega Karel Havlíček se snažil rozhodovat a natahovat to jednání, co nejdéle to šlo.

Já jsem odůvodnila svůj návrh a já jsem ho nezařadila na pořad schůze, jestli jste si všiml, pane místopředsedo, prostřednictvím paní předsedkyně, vědoma si toho, že nebyl ještě podán, bude dnes doručen, vědoma si toho, že bude organizační výbor, že prostě bude nějak zařazen, že to má nějaký postup.

Takže to bych chtěla říct jednoznačně. My bychom mohli dnes vetovat, já bych mohla vetovat tady dnes zařazení stavebního zákona a tisku s tím souvisejícího. Neudělám to, protože to je přesně ten zákon konečně jste na to přišli pro lidi této země.

Ale nezlobte se, po tom, co se událo minulý týden, bych považovala za naprosto neupřímné, kdybychom se teď tady na sebe usmívali a neřekli to, co cítíme.

Děkuji.

Mám to poznamenané. Paní poslankyně Pokorná Jermanová se nyní hlásí k pořadu schůze a následuje pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla touto cestou požádat Sněmovnu o předřazení bodu číslo 83, sněmovní tisk 294, a to jako první bod dnešního jednání.

V tomto zákoně se navrhuje, aby vyjmenované zranitelné skupiny osob, které se v uplynulých dvou letech a i nadále potýkají se zvýšenou zdravotní, finanční a sociální zátěží v souvislosti s významným růstem cen energií, potravin i dalších základních komodit, aby byly osvobozeny od povinnosti hradit koncesionářské poplatky s cílem zlepšit jejich celkové sociální postavení.

Jedním z dílčích nástrojů k tomuto cíli je i celkové zlevňování nákladů na život těchto osob, třebaže na první pohled zanedbatelných, avšak ve svém souhrnu představujících podstatnou zátěž.

Děkuji. Děkuji za přednesený návrh.

Prosím, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych chtěl zařadit bod Zmatečné výroky ministra zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče. Ministr zdravotnictví znovu a znovu přichází s prohlášením, které vnáší zmatek mezi pacienty a lékaře. Některé pacienty, zejména ty starší, zranitelnější a ekonomicky méně šťastné, v podstatě často i děsí, a to se nenacházíme v žádné počítačové hře, ale nacházíme se v reálném životě. Veřejnosti v podstatě vyhrožuje novými platbami za použití urgentních příjmů v nemocnicích, eventuálně záchranné služby lékařské pohotovosti i nadstandardní zdravotní péče, které víceméně neumí ani přesně definovat, takže se pod jeho návrhy může skrývat v podstatě cokoli. A proč to ministr dělá?